Co mně tam chybí? O té vlastně nebyla ani zmínka na začátku, když tento zákon byl představován. Na druhou stranu současná vláda deklaruje podporu živnostníkům, malým a středním podnikům, ale v tomto zákoně vysloveně uvádí, že se hradí jen skutečná škoda, což z podstaty věci vylučuje ušlý zisk.

Týká se to hlavně restaurací, vleků a dalších provozoven. A nejzávažnější právní výhradou, kterou jsem měl, byl § 8a, podle kterého je možné ukládat karantény a izolace ústním způsobem, telefonem, esemeskou.

Rozumím tomu, že vlastně tímto způsobem se předkladatelé snaží vyřešit problém karantén ukládaných podle platného zákona č. 258/2000 Sb.

Tady bych se jenom krátce zastavil a chtěl jsem říct, že věřím, že při předkládání státního rozpočtu dojde, řeknu, k podpoře hygien a že dojde k navýšení počtu zaměstnanců na hygienách, kteří jsou v tuto chvíli zavaleni.

Neumím si představit, že by například uvalení vazby na někoho z nás prostě přišlo esemeskou. Jak už tady bylo i řečeno, co budou dělat lidé, kteří jsou v exekucích, často mění telefony, lidé, co ty telefony ztrácejí, jak se bude hodnotit doručení a další? Ale říkám, to zde bylo nějakým způsobem již komentováno, ale já to vidím jako velký problém. Co mě ještě zaujalo. Zákon mluví o osobě pověřené, ale nikde není řečeno, kdo by to mohl být.

Ale ne vždy, pokud by třeba osobou pověřenou byl ředitel firmy, šéf, vedoucí. Ne každý chce, aby mu chodily večer esemesky týkající se karantény od přímého nadřízeného, nebo nepřímého. Za mě mi to přijde celé nedomyšlené, rychle ušité. Ještě mi dovolte, abych teď citoval, nebude možná ta citace úplně přesná, z minulého týdne, kdy vlastně měl rozhovor pan ministr Válek v televizi, kdy uvedl i prohlásil: Situace je pod kontrolou, všechno běží.

Pokud by se tato čísla zvýšila, budeme muset nějakým způsobem zakročit. Z toho jsem nabyl dojmu, že situace opravdu je pod kontrolou a že víceméně se nic neděje.

Já vám také děkuji.

Pane předsedo, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Já jsem pečlivě, ať už zde v sále, nebo v prostorách Poslanecké sněmovny, poslouchal rozpravu v této čtvrté etapě projednávání, nebo jednání této schůze Poslanecké sněmovny, kdy jsme se zaplať pánbůh už konečně dostali věcně k novele pandemického zákona, když to zkrátím. Zazněla tady vcelku jasná stanoviska reprezentantů klubu SPD i hnutí ANO, jak pana předsedy, tak pana předsedy klubu. Stejně tak tady vystoupila i řada dalších poslanců. Já jsem rád, že pan ministr tady reagoval a reaguje na vznesené dotazy, případně komentuje ty jednotlivé postoje, které zde opozice přednáší.

... dvaceti osmi, dvaceti devíti hodinách projednávání tohoto sněmovního tisku posunuli k tomu finále. Vnímám i v řadách opozice už zřetelnou únavu a bylo by dobré také pečovat o naše zdraví.

Děkuji za umožnění tohoto hlasování. Já vám děkuji za návrh, pane předsedo. Registruji váš procedurální návrh. Nejprve vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se zaregistrovali vašimi kartami.

Protinávrh? Dobře, rozumím tomu, ano.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl podat protinávrh. Ano, děkuji. To je legitimní tento protinávrh. Nikoho nevidím, v tom případě přistoupíme k hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti návrhu?